Pan poslanec Soukup zdravotní důvody, pan poslanec Vondrášek zdravotní důvody, paní poslankyně Zelienková zahraniční cesta, pan poslanec Zlatuška pracovní důvody.

Pan ministr Němeček se omlouvá z důvodů pracovních. Tolik omluvy.

Tak nejprve asi dám možnost návrhům na změnu programu. Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Dovoluji si přednést návrh na změnu pořadu schůze po krátké dohodě na dnešní schůzi. Navrhuji, abychom dnes pevně za bod 121 zařadili dva body konkrétně bod 72, což je ratifikace dohody o přidružení s Gruzií, a bod 87, což je ratifikace dohody s Chorvatskou republikou. Ano. Pan poslanec Adam. Dobrý den, dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že opravdu došlo k příjemné a pozitivní dohodě, dovoluji si navrhnout pevné zařazení bodu Informace ministryně pro místní rozvoj o monitorovacím systému sledování dotací Evropské unie na zítřek, tedy čtvrtek, 11 hodin. Protože původně ten... Ministryně pro místní rozvoj a ministra financí. Děkuji. A bylo by to tedy pevně po písemných interpelacích. Pan poslanec Vondráček. Děkuji. Já jsem jenom chtěl za pevně zařazené body na dnešek Neslyším, co pan poslanec navrhuje.

Děkuji. Dobrý den. Děkuji za slovo.

Za ty dva. Ano, rozumím. Pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré ráno, kolegyně, kolegové. Já jsem si včera při projednávání změn programu dovolil informovat Poslaneckou sněmovnu, že nebudeli zařazen bod informace o monitorovacím systému, vyvoláme mimořádnou schůzi. To se také stalo. Večer jsem do kanceláře předsedy Poslanecké sněmovny doručil žádost obsahující více než čtyřicet podpisů ke svolání mimořádné schůze. Dovoluji si rovněž dnes informovat Poslaneckou sněmovnu, že budeli ten bod ve čtvrtek zařazen, tu žádost zase stáhnu. Děkuji. Ještě pan poslanec Vondráček. Ještě drobná změna. Když se podíváte na aktualizovaný program dnešní schůze, tak teoreticky přijde řada na blok druhých čtení. Jako první bod do bloku prvních čtení. Děkuji.